Dovolte mi, abych zde ještě jednou připomněl, že cílem tohoto návrhu je zejména zavést taková opatření, která napomohou stabilizovat a zkvalitnit systém specializačního vzdělávání a vzdělávání v nástavbových oborech lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, stabilizovat počet lékařů v některých oborech, zajistit vzájemnou prostupnost některých oborů, rozšířit možnosti motivující k dalšímu vzdělávání a v neposlední řadě zlepšit sladění vzdělávání s rodinným a pracovním životem lékařů. Dovolím si tvrdit, že přestože se předložený návrh zákona poněkud odchýlil od původního vládního návrhu v jednom ze zamýšlených cílů, a to od záměru výrazně zredukovat základní obory, je jeho výsledné znění maximálně možným odborným i politickým kompromisem. Ono odchýlení, které také bylo předmětem diskuse, spočívá v tom, že namísto navrhované redukce ze 46 na 33 specializačních oborů došlo nakonec pouze k redukci na 43 specializačních oborů. Podstata změny nespočívá v pouhém počtu oborů, a i toto je výsledkem složitého projednávání návrhu zákona. Pokud jde o požadavek stabilizace vzdělávání, základní kmeny, specializační obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a obory nástavbového vzdělávání budou stanoveny přímo zákonem.

Zjednoduší se jim tak vstup do systému vzdělávání a bude vytvořen předpoklad pro to, aby nedocházelo k nežádoucím odchodům lékařů z mateřských pracovišť, a dojde také ke zkrácení řízení o udělení akreditace. Jako další významná pozitiva této novely bych chtěl vyzdvihnout některé další nové věci, kterými jsou zejména definování školitele a jeho působnosti v systému vzdělávání.

Dále jsou upřesněna pravidla pro průběh specializačního vzdělávání, do kterého nebude započtena doba výkonu zdravotnického povolání, která přesahuje týdenní pracovní dobu.

Současně však návrh vychází vstříc účastníkům specializačního vzdělávání na rodičovské dovolené nebo pečující o dítě do zahájení povinné školní docházky, který umožní započítat do specializačního vzdělávání výkon povolání v rozsahu jedné pětiny stanovené týdenní pracovní doby, čímž se slaďuje pracovní a soukromý život.

V rámci projednávání návrhu tohoto zákona probíhala také široká odborná diskuze nad oborem praktické lékařství pro děti a dorost, což byl jeden z úhelných kamenů diskuze i v Senátu. Stávající úprava rozdělení vzdělávání na dva obory nemá opodstatnění a nedůvodně zatěžuje profesní pohyb zaměstnavatelů lékařů v této oblasti, současně neodpovídá standardům vzdělávání většiny států EU.

V této chvíli bych možná zdůraznil jednu věc, která byla zdůrazňována v Senátu, kde se spousta senátorů domnívala, že tento návrh, který slučuje zase obor praktické lékařství pro děti a dorost a obor pediatrie do jednoho oboru, jaksi vysaje z terénu praktické lékaře pro děti a dorost, ale opak je pravdou.

Dojde ke zpřísnění celého průběhu aprobačního řízení. Aprobační zkouška bude probíhat v českém jazyce. Obsah a podmínky odborné praxe budou vymezeny ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou a Českou lékárenskou komorou. Odbornou praxi bude uchazeč vykonávat na pracovišti pro tuto praxi akreditovaném a pod přímým dohledem.

Celkem asi je všem známo, že naopak proti tomuto zákonu vystupovala poslední dobou Česká lékařská komora, ale nicméně já se opravdu domnívám, že bude lépe pro tuto zemi a pro vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, pokud bude tento zákon v tomto znění přijat, protože posouvá věci k lepšímu. Přečtu dvě omluvy.

Táži se, zda se chce k usnesení Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru pan poslanec David Kasal. Není tomu tak. Otevírám rozpravu a eviduji několik přihlášek. První vystoupí pan poslanec Leoš Heger a připraví se pan poslanec Rom Kostřica. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Ještě jednou dobré odpoledne. Já avizuji, že budu plédovat Požádám vás o to, abyste jí dal slovo. Prosím, paní senátorko. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený sbore Poslanecké sněmovny, dovolte mi, abych vás pozdravila a sdělila vám, jakým způsobem byl projednáván tento návrh zákona, tato osmá novela, v Senátu Parlamentu České republiky.

To chci zdůraznit.